Tato komunikace rozděluje společnost a to v tuto chvíli potřebujeme ze všeho nejméně. Myslím, a důvěřuji proto všem, co jsme si za krize prožili, že to zvládneme, protože si uvědomujeme, že je to jednoduše potřeba, nic víc, nic méně. Šetřit musíme všichni.

Sociální smír totiž může potřebovat každý z nás, i když se v tuto chvíli cítí mladý, plný sil a je zdravý. Sociální smír je důležitou součástí demokracie a hodnot, kterým věříme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanecký klub hnutí SPD samozřejmě podpoří program této mimořádné schůze, protože považujeme za nesmírně důležité, aby se o tématech a návrzích, které jsou jeho součástí, urychleně jednalo a hlasovalo.

Tím vláda jednoznačně dokazuje svůj zcela asociální charakter, protože jde o zákony, jejichž cílem je rychlá a efektivní pomoc nejohroženějším sociálním skupinám našich občanů.

Naše hnutí podporuje důchodce dlouhodobě a konzistentně. Vždy jsme zde ve Sněmovně podpořili jakékoliv mimořádné valorizace důchodů, zatímco zástupci stran současné vládní koalice velmi často hlasovali proti zvyšování důchodů, naposledy loni v létě. A to je potřeba si velmi nahlas připomínat.

V důchodovém systému je potřeba uskutečnit mnohem hlubší změny, SPD je má připraveny a předložilo je zde ve formě návrhů zákonů.

Je ohromným dluhem všech polistopadových vlád, že situaci nechali zajít takto daleko. Proto hnutí SPD předložilo návrh zákona o minimálním a pravidelně valorizovaném důchodu na úrovni aktuální minimální mzdy pro všechny občany, kteří splňují zákonné požadavky na přiznání důchodu. Nad tuto základní částku by byly důchody samozřejmě dále vypláceny zásluhově dle předchozích pracovních příjmů a délky doby pojištění.

A na toto logicky navazuje návrh na úpravu nespravedlivého nastavení valorizací důchodů, které poškozuje opět nízkopříjmové důchodce, protože na základě navyšování nestejně vysoké procentuální složky důchodu o určitý její procentní poměr, což nízkopříjmové důchodce poškozuje, a přitom zdražování dopadá na všechny samozřejmě stejně. Proto i valorizace důchodů musí podle našeho názoru probíhat tak, že důchody budou zvýšeny všem o stejnou nominální částku, všem příjemcům důchodů. Dalším bodem programu této schůze Sněmovny ohledně sociálních záležitostí svolané opozicí má být zvýšení rodičovského příspěvku, což opět naše hnutí samozřejmě dlouhodobě podporuje, a máme k tomu předložen vlastní návrh zákona obsahující i povinnost pravidelné valorizace tohoto příspěvku v závislosti na růstu inflace. Ale i v oblasti pomoci rodinám s dětmi je třeba jít mnohem dále a naše programové a legislativní návrhy to přesně činí. Na jedné straně jde o zvýšení a pravidelnou valorizaci dalších sociálních podpor, především přídavku na děti a porodného pro pracující rodiče. V této souvislosti připomínám, že se naší poslankyni Lucii Šafránkové podařilo v minulém volebním období prosadit právě zvýšení přídavků na děti pro pracující rodiče, a ti tak díky tomu mají ročně na této dávce o 6 000 korun více než ti, kdo dlouhodobě nepracují, i když mohou a práci si nehledají. Ale zásadní pomocí pro naše pracující rodiny s nezaopatřenými dětmi jsou daňové změny, naše tři předložené novely k zákonu o daních z příjmů, které obsahují zvýšení slev na poplatníka, na manželku a manžela a na pracující invalidy ve všech třech stupních a také na pracující studenty a významná zvýšení daňových zvýhodnění na vyživované a nezaopatřené děti. Schválení tohoto návrhu by našim pracujícím rodinám přineslo ročně o desítky tisíc korun více na jejich čistých příjmech. A do této sady patří i náš návrh, aby přístup k daňovým bonusům nebyl nesmyslně podmíněn minimální výší měsíčního či ročního příjmu, což velmi poškozuje nízkopříjmové zaměstnance, zejména například matky samoživitelky na částečných pracovních úvazcích nebo dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti.

To dosud u daňových slev zákon neumožňuje a jde o velkou diskriminaci nízkopříjmových pracujících, kteří tak na svých příjmech bez přijetí této naší úpravy nikdy nijak nepocítí sebevětší zvyšování slev na dani. Mimochodem, toto opatření podporuje i Národní ekonomická rada vlády. To jsou tedy konkrétní programové představy SPD v oblasti rodinné politiky podložené již námi předloženými návrhy zákonů, a samozřejmě vládní koalice to blokuje a sama nic potřebným občanům nenabízí.

Ale pokud jde o naše zdravotně postižené spoluobčany, rovněž nestačí jen tato jedna úprava příslušného zákona. Je potřeba především zvýšit takzvaný příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci a péči jiných osob v domácí péči. Tyto příspěvky jsou neskutečně nízké a zdaleka nestačí na pořízení potřebných asistenčních služeb pro tyto osoby, zejména po jejich letošním zdražení. Například osoby v prvním stupni závislosti, tedy lidé, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, pobírají na tomto příspěvku pouhých 880 korun měsíčně. Co si za to koupí a jaké asistenční služby při dnešních cenách? Jaké můžou dostat a jaká může být kvalita životů těchto potřebných občanů za tuto částku?